Takže tam není žádných pochyb.

Proč?

Takže tady jde o definici, jak tu hrozbu vnímáme.

Sankční opatření, která tam jsou, trvají. Takže samozřejmě já v tom nevidím rozpor.

Takže já v tomhle směru, my máme jasný postoj vůči Ruské federaci, ale my přece musíme spolu debatovat.

Děkuji. Děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Pane premiére, děkuji za odpověď. Nezpochybňuji mezinárodní terorismus jako největší hrozbu a jistě se v tom shodneme. Nezpochybňuji v žádném případě ani to, že by se s Ruskem mělo hovořit. Vy jste mě vyzval, abych upřesnil, v čem tu hrozbu vidím a jak ta otázka vypadá. Dobrá, já to upřesňuji.

Já se vás tedy ptám, jestli ruské hybridní útoky, informační válku, kterou Ruská federace vede proti České republice, vnímáte jako premiér naší vlády za reálnou hrozbu. Děkuji.

Ale můžeme samozřejmě definovat i tyhle různé útoky a to je celoevropský problém. Já jsem byl i na návštěvě ve Finsku, kde jsem podepsal dohodu ohledně ohrožení těmito útoky. Akorát já znovu opakuji, že já jsem hrozbu vnímal jako válečný konflikt, jako zabíjení lidí.

Děkuji za slovo.

Kvůli značné kontroverzi této dohody už od podepsání odstoupily USA a nyní, jak jistě víte, včera i Rakousko.

Jelikož všude tvrdíte, že bojujete proti nelegální migraci, tvrdíte, že nechcete přijímat migranty už kvůli principu, že přerozdělování podněcuje další, aby k nám přicházeli. Je tedy jasné, že toto podepsání by bylo ještě jasnějším signálem.

A prosím pana premiéra o odpověď.

Mně se ten pakt nelíbí.

Takže já za sebe říkám, že je to věc, která není úplně jasně interpretovaná, že by to mohlo být zneužito.